Já jsem dnes prezentoval výsledky matematiky. Je to vůbec nejhorší výsledek ze všech předmětů.

A dokonce ty výsledky nám ukázaly, že tam nejsou základní triviální znalosti z tohoto oboru. Ale vzhledem k tomu, že samozřejmě to chápu také a asi předpokládám, že společně to chápeme stejně, že je nutné podporovat především vysoké školy, kde najdou uplatnění na trhu práce, tak to v našem záměru je, ale není to jenom na nás, ale je to i na debatě s rektory jednotlivých vysokých škol s tím, že dnes například jsem byl na jednom projektu ČVUT, který je z operačního programu VaVpI, a tady to jsou postupné kroky, jakým způsobem my podporujeme technické obory. To znamená, směřujeme tam i více prostředků z evropských peněz, směřujeme tam i více prostředků z rozpočtu jako takového, ale kardinální problém, to znamená vztah k technickým oborům, musíme řešit dříve než na školách vysokých. Ale ano, počítáme s tím, že chceme touto pozitivní formou podporovat tyto typy škol, ale nechceme to dělat na úkor například Karlovy univerzity.

Naprosto souhlasím, že je třeba podporovat technické vzdělávání už od předškolního věku. Souhlasím i s tím, co jste řekl o matematice, velmi s tím souhlasím. Nicméně přece jenom bych se vrátil na půdu vysokých škol.

Pan ministr má dvě minuty na reakci. Co se týče této záležitosti, tak teď máme pracovní skupinu, která připravuje nový vysokoškolský zákon, a součástí samozřejmě je i způsob financování. Samozřejmě řada škol bude hovořit o tom, že chtějí navýšit tento koeficient. Mluví o tom všechny vysoké školy, že to nutně potřebují. Ale proto jsme chtěli do debaty zatáhnout zástupce České konference rektorů a Rady vysokých škol. Upravujeme ten systém tak, a není to jenom směrem k technickým oborům, ale na základě analýzy potřeb trhu práce a její dlouhodobé predikce chceme přizpůsobit financování celého systému českého školství včetně vysokých škol.

Nechci cíleně říkat, že budeme podporovat jenom tyto obory, protože řada i humanitních oborů má uplatnění na trhu práce, proto záměrně hovořím o tom, že využijeme analýzu potřeb trhu práce, která nám jasně řekne uplatnitelnost absolventů těchto vysokých škol, protože opravdu musí skončit doba, kdy někdo vystuduje jednu nejmenovanou vysokou školu a jde okamžitě na rekvalifikaci, protože nenajde s tím vystudovaným oborem práci. Ano, tím končí tato interpelace a nyní je prostor pro interpelaci na paní ministryni Válkovou, ale bude od pana poslance Bezecného. Vážený pane předsedo, paní ministryně, páni ministři, kolegyně a kolegové, já jsem původně to, co budu nyní interpelovat, měl připraveno jako dotaz na jednání výboru 6. května. Ten výbor nakonec vlastně ani neproběhl, nebyl schválen program. Čekal jsem tedy na interpelace. Paní ministryně tady bohužel není, ale protože jsem člověk trpělivý, tak počkám na písemnou odpověď.

Byla to tematická veřejnoprávní kontrola výkonu spisové služby a správy dokumentů. Údajná zjištění z této kontroly se stala součástí důvodů k odvolání generálního ředitele Vězeňské služby.

Podle zmíněné závěrečné zprávy možnosti podat tyto námitky Vězeňská služba nevyužila a já se táži, zda tomu tak opravdu bylo. Podstatnější je však otázka, podle kterého zákona byla kontrola nařízena a jak probíhala. Vězeňská služba České republiky je ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě veřejnoprávním původcem dokumentů a vykonávat kontrolu by tedy mělo na úseku archivnictví a spisové služby Ministerstvo vnitra, případně národní archiv.

Tou je interpelace pana poslance Kučery na pana ministra Prachaře, který je přítomen. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Chtěl bych se zeptat, jak je možné, že státní zaměstnanec nosí byť jen jednu vteřinu symboly, které propagují totalitní režim stalinistického typu.

Chci se vás zeptat, pane ministře: Jaké závěry jste vyvodil ze skandálního chování ředitele Českých drah? Toto chování státního zaměstnance totiž nelze přejít jen strohým a navíc podivným prohlášením tiskové mluvčí. My ho už bohužel musíme vnímat v souvislostech s vyjádřením ministra zahraničí o podpoře komunistické Číny a její okupace Tibetu, v souvislosti s vyjádřením ministra obrany o odmítání pobytu vojsk NATO na území České republiky a s dalšími vystoupeními vlády České republiky. Pan ministr má nyní možnost odpovědět. Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, v této interpelaci bych si dovolil vám poslat písemnou odpověď.

Pan ministr chce reagovat.